Nárok budou mít stejné skupiny osob. Výši doplatku stanoví přímo zákon. Nárok prosazuje osoba se zvláštními sociálními potřebami svému poskytovateli. Prováděcí právní předpis stanovuje doklady a náležitosti seznamů, protože podnikatelé můžeme si říct mobilní operátoři, kteří poskytují tu slevu musí vést seznamy, které mají patřičné náležitosti dle nařízení vlády. Tyto seznamy předkládají Českému telekomunikačnímu úřadu. Ten je zodpovědný za jejich kontrolu a za oprávněnost výplaty lidem, kteří jsou v tomto seznamu uvedeni prostě procesně naprosto, naprosto špatně.

Jednoduše, pokud si to dokážete představit, bude vytvořena datová kostka, na základě té datové kostky zde budou uváděny informace, jestli ten konkrétní člověk má, nebo nemá na sociální tarif nárok.

Ovšem v první řadě ty dvě varianty předkládám právě proto, že se domnívám, že je potřeba změnit a zefektivnit ten systém jako takový.

Tudíž každý, kdo dnes má nárok na příspěvek na bydlení, by měl i nárok na příspěvek na tarif, což samozřejmě si uvědomuju, je mnohem větší počet občanů. Chápu námitky, že druhý návrh se dotýká mnohem větší skupiny obyvatel a bude stát určitě mnohem víc peněz. Je však potřeba vzít v potaz fakt, že nemáli občan dostatek prostředků na bydlení a stát mu na bydlení přispívá, nemůžeme předpokládat, že tento občan na dávce bude mít dostatek prostředků na elektronickou komunikaci. V okamžiku, kdy chceme, aby občané v co největší míře komunikovali se státem elektronicky, protože všichni, co jsme tady, moc dobře víme, že právě elektronická komunikace šetří státní peníze, tak bychom to měli těm občanům umožnit a samozřejmě státu umožnit ušetřit.

Myslím si, že téměř tři roky na vytvoření datové kostky, na základě které by mohl stát efektivně komunikovat, je dostatečný prostor. Ztráty vzniklé s poskytováním doplatků na využívání služeb elektronických komunikací dnes hradí stát právě prostřednictvím ministerstva a pro výpočet ztráty poskytuje součinnost Český telekomunikační úřad opět dle zákona o telekomunikačních komunikacích, a právě i tento úřad by na základě té kostky měl jednoduché přehledné informace a mohl efektivně pracovat.

Tady je právě ten kámen úrazu, který je dnes, protože tam máme omezení na počet licencí, a tady navrhuju, abychom právě toto omezení vypustili. K uvedenému tématu proběhlo i na půdě Českého telekomunikačního úřadu jednání, kterého se zúčastnili rovněž zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva kultury, také Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Jako poslední bod tohoto vystoupení mám ještě jeden návrh a to je návrh na doprovodné usnesení, které bych požadoval hlasovat právě v případě, kdyby nebyla schválena ani jedna varianta té změny na tarif, kterou předkládám.